Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali paní ministryně Schillerová, která tam už je, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Volný. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážený pane premiére, vážená vládo. Já jsem tu už vystupoval několikrát v obecné rozpravě v prvním čtení k tomuto bodu a nechci opakovat všechny argumenty, které jsem zde vznesl.